Zahajuji hlasování.

Kdo je proti? V hlasování s pořadovým číslem 16 bylo přihlášeno 186 poslanců, pro hlasovalo 20, proti 100. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko nesouhlasné. Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti? V hlasování s pořadovým číslem 18 bylo přihlášeno 186 poslanců, pro hlasovalo 20, proti 100. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti? V hlasování číslo 19 bylo přihlášeno 186 poslanců, pro návrh hlasovalo 19, proti 99. Návrh byl zamítnut.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti? V hlasování s pořadovým číslem 20 bylo přihlášeno 186 poslanců, pro hlasovalo 86, proti 95. Návrh byl zamítnut.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh? Kdo je proti? V hlasování s pořadovým číslem 21 bylo přihlášeno 186 poslanců, pro bylo 86, proti 95. Návrh byl zamítnut.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh? Kdo je proti? V hlasování s pořadovým číslem 22 bylo přihlášeno 186 poslanců, pro hlasovalo 87, proti 95. Návrh byl zamítnut. Nesouhlasné stanovisko. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh? Kdo je proti?

Zahajuji hlasování. Kdo je proti? V hlasování s pořadovým číslem 24 bylo přihlášeno 186 poslanců, pro hlasovalo 86, proti 94.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh?

V hlasování s pořadovým číslem 25 bylo přihlášeno 186 poslanců, pro hlasovalo 85, proti hlasovalo 99. Návrh byl zamítnut.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh? Ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku.

V hlasování s pořadovým číslem 26 bylo přihlášeno 186 poslanců, pro návrh hlasovalo 85, proti 96. Návrh byl zamítnut.

Zahajuji hlasování.

Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh? Kdo je proti? V hlasování s pořadovým číslem 28 bylo přihlášeno 185 poslanců, pro hlasovalo 85, proti 95. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování.

V hlasování s pořadovým číslem 30 bylo přihlášeno 186 poslanců, pro návrh bylo 86, proti 94. Návrh byl zamítnut.